Protože obě tyto skupiny reprezentují každá jiné globalizační křídlo, ale obě tyto skupiny mají zájem jenom na jednom: zlikvidovat suverenitu této země pomocí dluhové pasti, do které nás všichni uvrhnete. Vy jako Piráti to zdůvodníte nějakými sociálními programy, nějakým nastavováním rovné startovací čáry pro lidi, kteří nikdy nemůžou mít rovnou startovací čáru, ale vy se ji budete snažit co nejvíc pokřivit, aby vypadala co nejvíc zrovna z vašeho úhlu pohledu, a tady tato skupina bude dělat všechno pro to, aby jejich majitel nebohatl tempem jedna miliarda korun měsíčně, ale protože to je správný korporátní maniak, tak aby to byly dvě miliardy korun měsíčně.

A proto musí zvítězit Volný blok! Prosím o klid Sněmovnu!

Tak, máte slovo.

Jak budete vybírat ředitele na základě výběrového řízení.

Možná paní ministryně nemá pravdu, že dálnice D1 je ukončena.

Já se pokusím uklidnit situaci.

Jana Černochová také na odpolední jednání.

To za prvé.

Tak nejdřív faktické reakce. Je naprosto absurdní porovnávat jednu část šesti mostů, srovnávat cenu za jednu část šesti mostů s cenou za těch šest mostů.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane místopředsedo.

To bych tady chtěl podotknout.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

A víte proč? Je to velmi jednoduché.

Dvě stě dvacet milionů korun!